Také děkuji. Pane ministře, prosím.

Děkuji, pane ministře. Je zájem. Prosím, pane poslanče. Jak jste zmínil, ta částka má vlastně dvě části. První je, zda vůbec je šance, že by něco takového mohlo přijít, protože je to nad 50 miliard. Navíc zdůrazňuji, ta částka 50 miliard je naplánovaná i do střednědobého výhledu na příští a přespříští rok, takže celkem je to 150 miliard. To už opravdu přestává sranda.

Děkuji. Je zájem o doplnění odpovědi? Prosím, pane ministře. Je to tak.

Také děkuji. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane ministře, úplně na začátku mi dovolte, abych ocenil to, že jste téměř na všech interpelacích jako jeden z mála ministrů. Moje interpelace se věnuje Národní galerii Praha. Z mého pohledu jde o důsledek špatného řízení a možná nedostatečné podpory ze strany Ministerstva kultury. Podle mnoha zpráv je současné vedení Národní galerie velmi chaotické, nekomunikuje se zbytkem kulturní obce a dosud ani nepředstavilo krátkodobou ani dlouhodobou koncepci rozvoje Národní galerie.

Na klíčových specializovaných pozicích typu produkce či marketing je velmi vysoká fluktuace pracovníků a interní komunikace a způsob vedení podle interních informací demotivuje i poslední aktivní zaměstnance. Vzhledem k tomu, že Národní galerie je jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí, mám na vás několik dotazů. Jaký je aktuální stav financování a jak plánuje Ministerstvo kultury zajistit finanční stabilitu?

Co konkrétně uděláte pro zajištění toho, aby Národní galerie nejen formálně plnila své poslání? Také děkuji. Nyní má slovo pan ministr Baxa. Pane ministře, prosím. Děkuju za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane kolego...

Já jenom konstatuji, že jsem ten stav zdědil. Nám se podařilo v loňském roce v rámci rozpočtu kompenzovat narůstající náklady, které se týkají energií a tak podobně, ale prostě dlouhodobý stav Národní galerie z hlediska financování není dobrý a myslím si, že bude určitě jedním z významných priorit kteréhokoliv ministra kultury v budoucnosti tento stav zlepšit.

Jsme v úrovni přípravy nějaké dokumentace a je to prioritní akce.